Neníli námitka, můžeme pokračovat v projednání dříve než za pět minut, protože porada předsedů klubů byla krátká. Aby byl jasný postup, zatím překročíme i 13. hodinu a doprojednáme body Ministerstva obrany.